Jednalo se konkrétně o poslance výboru pro obranu, výboru pro bezpečnost a zahraničního výboru. Byli to poslanci i senátoři, Senát má ten výbor jeden.

Měli možnost a dostali nabídku, aby se konala další schůzka, kde budou přímo i zástupci jednotlivých rezortů, aby si i na tuto schůzku mohli přizvat svoje experty. Myslím si i jsem měla pocit z těch jednání s kolegy z opozice, jak s panem Víchem, tak zejména s kolegy z hnutí ANO za velmi vstřícné připomínky ještě jednou děkuji paní předsedkyní Schillerové a jejím kolegům, panu předsedovi Babišovi že opravdu měli velký zájem a velkou vůli se s těmi informacemi podrobněji seznamovat.

V ten samý den, kdy schválila vláda tuto smlouvu, se ihned na stránkách Ministerstva obrany objevilo plné znění této smlouvy a bylo k dispozici každému, kdo si tu smlouvu chtěl přečíst.

2. června 2023 byl materiál doručen do obou komor Parlamentu a zaevidován jako sněmovní tisk 462 a senátní tisk 108.

Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že tady víceméně těch osm hodin probíhala i diskuse, která se částečně i dotýkala některých věcí, které souvisí s touto smlouvou, tak mi dovolte pár komentářů. Zaznívalo tady slovo referendum.

Protože DCA nemají podobu smluv o vstupu do mezinárodní organizace nebo o závazku společné obrany, jsou ve státech schvalovány jako úplně běžné mezinárodní smlouvy o právním postavení příslušníků cizích ozbrojených sil.